My jsme z úst koaličních politiků, pětikoalice, slyšeli knížecí rady české veřejnosti.

Vám to vůbec nevadí. Vy se vymlouváte neustále na tu válku a děláte, jako byste předtím nebyli schopni jednat o tom, že Evropa energetickou krizi vyvolala svým šílenstvím kolem Green Dealu, že to je ideologická záležitost, že jsou to emisní povolenky, které zatěžují firmy v Evropě, a z těch emisních povolenek žijí různé měnové fondy a důchodové fondy třeba i za mořem.

A já navrhuji usnesení, že Poslanecká sněmovna České republiky pověřuje předsedkyni Sněmovny, aby přijala taková opatření, která zajistí, že žádný prostor Poslanecké sněmovny nebude vytápěn na teploty vyšší než je 17 stupňů.

On se týká trochu toho desatera.

Nemorálně. Mluvčí Bílého domu k smrti té ruské občanky Duginové řekl, že tu smrt, která byla způsobena teroristickým útokem, je potřeba vyšetřit a viníka potrestat. Papež řekl, že mu je líto nevinných obětí. My máme ministryni české vlády, která vyjádřila uspokojení nad tím svými slovy. Víte, v tom desateru je co nechceš, aby se stalo tobě, nepřej druhým. Já to paní ministryni nepřeju. Nikomu. Mně se nelíbí žádná válka a žádný terorismus. A aby ministr naší vlády se uspokojoval nad tím, že někdo někde byl zabit teroristickým útokem, je nedůstojné. Domnívám se, že tedy Poslanecká sněmovna České republiky by se měla distancovat od výroků souvisejících se smrtí Darji Alexandry Duginové, tak jak to uveřejnila na sociálních sítích ministryně obrany České republiky, paní Jana Černochová. A to by mělo být usnesení toho předposledního bodu, nebo toho mého druhého bodu, který bych navrhoval jako předposlední bod tohoto jednání. To je všechno, děkuju. Rozumím tomu, že první bod Energetické úspory v rámci provozu Poslanecké sněmovny jako poslední bod a stanovisko PSP k terorismu jako předposlední bod. Dobrá.

Vážený pane předsedající, děkuji za slovo.

Díky cenám energií a nepodpoře od státu jsou naše firmy na evropském trhu zcela nekonkurenceschopné. Vláda samozřejmě opomněla nejen firmy, ale také obce. Představitelé obcí jsou opravdu zoufalí a svetrem navíc tu situaci opravdu nevyřešíme. Vždyť například vysoké školy uvažují o výuce na dálku, protože vytápění prostě nezaplatí. I hejtmani dnes vyzývají vládu k regulaci trhu. Mimochodem, regulaci trhu jsme navrhovali my jako opozice už na začátku tohoto roku. Dovolím si citovat z každodenní práce našich starostů obcí. Dotaz: Dobrý den, rád bych vás oslovil s prosbou o nabídky cen na příští rok pro elektřinu a plyn dle našich loňských nabídek pro obec, úřad, základní školu, mateřskou školu a zušku. A běžná odpověď manažera prodeje zní: V současné době jsou cenové nabídky z trhu pozastaveny do odvolání, tudíž vám nemohu připravit požadované ocenění. Cena na trhu se neustále mění.

Ovšem cenové nabídky na případnou výjimku mají platnost pouze hodinu. Bohužel, delší platnost není možná.